Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo a dovolte mi, abych vás seznámil s dosavadními výsledky očkování proti koronaviru v České republice a předtím shrnul, jakým způsobem je toto očkování koncipováno a zamýšleno. Víme, že v současné době tím, že se člověk přihlásí k očkování, vyjadřuje svoji svobodnou vůli nechat se očkovat.

První část očkování probíhala mimo centrální rezervační systém, já se k tomu ještě vrátím, a v současné době se spustil centrální rezervační systém, který pracuje s pomocí online formulářů a probíhá následně: poté, co se člověk přihlásí k online webu, tak vyplní následně dotazník, dostane potvrzení o registraci, v případě, že nelze, aby tato registrace byla automaticky provedena, je mu doporučen kontakt praktického lékaře, následně v dalších krocích, které popíši, dochází k nastavení termínu rezervace a k vlastnímu očkování. Na to, aby tento systém a obecně celý systém očkování fungoval, je ustavena přesně definovaná struktura, která je postavena zejména na krajských koordinátorech očkování a na odpovědných osobách v jednotlivých očkovacích místech.

Následně je podle množství dostupné vakcíny v jednotlivých očkovacích místech průběžně přidělován termín k očkování a následně probíhá očkování. Upozorňuji, že i když v principu i do budoucna velká část zájemců o očkování bude odbavena prostřednictvím internetu, systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci zejména seniorů, které vyžadují znalost práce s internetem, mohli provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři a příslušníci linky 1221, případně některých lokálních call center, která jsou v některých krajích zřízena. Pokud se týká jednotlivých fází očkování, tak jak s nimi počítá metodický pokyn, dovolte mi se nyní zaměřit zejména na fázi 1A, která nyní a minimálně do konce února probíhá a probíhat bude.

Cílem tohoto je ochránit jejich zdraví a životy a uvolnit, respektive ochránit zdravotní systém.

A o tom, že je tato fáze skutečně naplňována, svědčí to, že z těch, kteří byli dosud naočkovaní, právě tyto skupiny tvoří téměř 90 % všech očkovaných. Následovat budou fáze další podle metodického pokynu, ale tím vás nyní ve zprávě, která shrnuje dosavadní výsledky, zdržovat nebudu.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje maximální dávky pro jednotlivé kraje a dovážena je tato vakcína do třicet jednoho distribučního očkovacího místa, které je zasmluvněno s dodávající společností. Upozorňuji na to, že podle smlouvy, kterou má Evropská unie, a tudíž i Česká republika s distributorem, je třeba určit cca s dvouměsíčním předstihem, kam mají být tyto vakcíny směřovány, a drobné změny lze provádět maximálně do dvou týdnů před dodáním. Jakákoliv větší změna znamená to, že by byla Česká republika posunuta dále v celém systému a vakcína by se k nám dostávala později. Proto je snaha dělat co nejmenší, popřípadě žádné změny v tom distribučním seznamu. V minulosti, a v současné době je to konzultováno a diskutováno, byl klíč k tomu, kolik je vakcín doručeno do jednotlivých center, jiný, než je tomu teď. Původním klíčem, který bylo potřeba nastavit v prosinci, kdy jsme ještě nikdo nevěděli, kolik bude v krajích přesně míst, kolik těchto míst budou kraje schopné zřídit, jaké budou kapacity těchto míst, byla odhadovaná kapacita jednotlivých očkovacích míst a vycházelo to celé z myšlenky, že se bude očkovat touto vakcínou pouze v těch třicet jedna očkovacích místech. Kraje nicméně začaly dělit dodávky i v rámci krajů na další očkovací místa a s ohledem na to a také na zvyšující se počet dodávek od třetího týdne v lednu reflektuje rozdělení dávek na jednotlivé kraje poměr ohrožené populace 65 let a starší a celkovou výši populace v daném kraji. Z toho plyne to, že některé malé kraje, které v minulosti neměly definován větší počet očkovacích míst, se z dnešního pohledu mohou zdát znevýhodněny. Typickým příkladem je třeba Karlovarský kraj, který nahlásil pouze jedno očkovací místo, kapacita byla předpokládána nízká.